Konečným důsledkem přijetí novely samozřejmě nesmí v žádném případě být to, že cestovní kanceláře nebudou moci pokračovat ve své činnosti na základě společného postupu pojišťoven.

Alternativa však připravena nebyla. Současná kritická situace ukazuje na absolutní nedokonalost stávající legislativy, kdy na jedné straně cestovní kanceláře mají zákonnou povinnost sjednat pojištění záruky pro případ úpadku, a na druhou stranu však neexistuje institut, který by přiměl pojišťovny tento pojistný produkt nabízet. Takže souhlasím, že jediným možným řešením stávající situace, která tady v Parlamentu nastala, je souhlas s tímto senátním návrhem, který podporuji, čímž by se měl vyřešit nepřijatelný krizový stav na trhu cestovních kanceláří. Mým dlouhodobým cílem je prosadit více forem zajištění cestovních kanceláří, na tom se snažíme pracovat i s Ministerstvem pro místní rozvoj mnoho a mnoho let, a do budoucna se tak vyvarovat monopolního postavení pojišťoven v oblasti zajištění cestovních kanceláří pro případ úpadku a podpořit rovnocenné podnikatelské podmínky na trhu cestovního ruchu. Děkuji za pozornost. A samozřejmě ten senátní návrh, jak jsem říkal, je potřeba podpořit. Ještě s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo .

Já bych rád slyšel dneska od mikrofonu nějaký časový plán. Do roka to bude schváleno, nebo předloženo Sněmovně? To je přece velký rozdíl.

V okamžiku, kdy máte tzv. bezlimitní plnění, tak na úkor těch poctivých dáváme nástroj těm nepoctivým, kteří vědí, že třeba nesplní podmínky, nalákají klienty, shrábnou svoje a někdo jiný zaplatí tu škodu. To je prostě nemorální. A my bychom k takovému postupu neměli tím, že vytváříme špatně nastavené prostředí, přispívat. Ten garanční fond by k tomu přispět mohl, ke stabilitě v tomto odvětví.

Ale ukazuje se, že ty návrhy, které zasahují do svobodného podnikání, naštěstí neprocházejí lehce Poslaneckou sněmovnou ani Senátem a že každou regulaci máme dvakrát zvažovat, zda je vůbec potřeba, nebo ne. Ale pokud je to nástroj, na kterém se shodují jak cestovní kanceláře, cestovní agentury i pojišťovny, tak proč ne, a my pak jsme od toho, abychom vytvářeli legislativně, ne abychom zase tři roky mluvili jako o nějakém yettim, že se vytvoří garanční fond a že to bude hezké. A teď říkám, my všichni. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane senátore, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za vše, co tady padlo.

Nicméně ráda bych, abychom tady nezapomněli na to, že od začátku Česká asociace pojišťoven, resp. šest pojišťoven, obě asociace pro cestovní ruch byly zapojeny do veškerých diskusí a ještě do druhého čtení stály na straně Ministerstva pro místní rozvoj a po rozsudku Ústavního soudu, který dal za pravdu klientovi jisté cestovní kanceláře a který se soudil s jistou nejmenovanou pojišťovnou, v podstatě obě dvě asociace daly ruce pryč od našeho návrhu. A v tuto chvíli musím říci, že ano, prostřednictvím pana předsedajícího, bych si dovolila odpovědět na to, ano, já jako statutární orgán Ministerstva pro místní rozvoj nesu odpovědnost. Nesu, já ji přijímám, a také proto jsme se snažili podílet na tom senátním návrhu, protože pozměňovací návrh ze Senátu je jediným možným řešením.

Máme tady spoustu cestovek, v České republice je přes 900 cestovních kanceláří.

A já bych si dovolila vám například přečíst jenom ty důvody, protože tady jsme se také doslechli, že většinou je to jenom z důvodu toho, že je tady novela zákona 159.

Přečtu vám jenom jeden takový text dopisu, kde se píše, že cituji na základě důkladné analýzy výsledku hospodaření a všech historických souvislostí spojených s jednatelem společnosti jisté cestovní kanceláře pojišťovna přestává pojišťovat. Čili ono je také nutné, abychom si uvědomili, že novela zákona 159 nemůže za všechno a pojišťovny mají právo, a mají k tomu veškeré nástroje, aby si samy vyhodnotily v podstatě situaci z cestovních kanceláří, jejich hospodaření apod.

A samozřejmě naším zájmem je, aby cestovky byly pojišťovány. A pokud nyní přistoupíme na to, že přijmeme senátní návrh, tak je to jediná možná věc a v podstatě stav, kdy můžeme společnými silami zachránit tu situaci, která nastala. Nicméně já bych tu chtěla ještě říci, a ani ne na obranu Ministerstva pro místní rozvoj, ale opravdu to, abychom si uvědomili my jsme poslouchali.

V tu chvíli to odmítlo i Ministerstvo financí. Dospělo to k tomu, kde jsme. Nicméně bych opravdu chtěla Poslaneckou sněmovnu požádat, aby byl přijat pozměňovací návrh Senátu. A tady bych chtěla ještě reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na dotaz pana poslance Stanjury ohledně garančního fondu.

Čili my v tuto chvíli vyhodnocujeme, zda to bude dílčí novela, nebo, což se domnívám, že by bylo vhodnější počkat na garanční fond, který bude součástí této novely při implementaci té evropské směrnice.